Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji další jednací den 8. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Nyní bych konstatoval omluvy neúčasti na dnešním jednání.

Dovolte mi, abych konstatoval, že začínáme, protože je čtvrtek dopoledne, bodem 88, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Potom budeme pokračovat dalšími neprojednanými body z bloku smlouvy a z bloku zprávy.

To jsou asi nejpodstatnější údaje pro dnešní dopoledne. Eviduji přihlášky na změnu programu. Prosím, pan poslanec Radim Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Dobré ráno všem. Neodpustím si v úvodu svého vystoupení jednu poznámku. My jsme teď ztratili několik minut výčtem kolegů a kolegyň, kteří tady nejsou. Možná že by bylo praktičtější říci jen ty, kteří tady jsou. Zvlášť co se týče členů vlády, tak to je stoprocentně rychlejší.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 98 pro 62, proti 17. Návrh byl přijat. Pane předsedo, máte slovo. Já bych chtěl upozornit na jednu věc. Je pravda, máme sice trochu atypickou schůzi, že je už třetí sněmovní týden a máme první den interpelací. Jediný den, kdy opozice může vážně debatovat s vládou a ptát se na jiné body, než které chce projednávat vládní koalice, a z toho seznamu omluv, které jste četl, zejména členů vlády, je vidět, že členové vlády se tomu vyhýbají. Pamatuji si minulé volební období, sžíravou, tvrdou a nevím jakou kritiku z řad dnešní jedné z vládních koaličních stran. Myslím, že občas máme pochopení, pokud řeknete, že premiér či ministr je na Evropské radě, tak nemá cenu tady z toho dělat nějaký problém, ale sami posuďte odpoledne, kolik ministrů tady bude a kolik šancí vy osobně a vaši ministři dají opozici, aby otevřela témata, která zajímají opozici a voliče opozičních stran.

To bych chtěl ocenit.